My jsme dneska zase emitovali dluhopisy České republiky, zase za lepších podmínek, takže náš kredit je výborný, investoři nám důvěřují.

Myslím si, že je to záležitost, která nás přibližuje k tomu, abychom byli součástí Evropy.

Děkuji panu ministrovi financí. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegové a kolegyně, v podstatě si myslím, že všichni jsme slyšeli téměř vyčerpávající zdůvodnění tohoto vládního návrhu, který přichází do Sněmovny.

Tím myslím zahraniční a rozpočtový. Děkuji panu zpravodaji.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

Řekl výbor rozpočtový a zahraniční.

Přiznám se, že byť jsme byli součástí vlády, která se rozhodla nepřistoupit, tak snad to nebudou brát kolegové jako projev neloajality, koneckonců zaznívalo to mnohokrát veřejně, nebyli jsme šťastni z toho, že vláda nepřistoupila, neboť jsme si to přistoupení přáli, a to z důvodů... Já si vás dovoluji přerušit, pane předsedo. Děkuji všem. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Ten druhý důvod pro nás není o nic méně vážný.

A to je velmi špatná a nepravdivá interpretace. Správná interpretace je mít schodek dlouhodobě udržitelný pod 3 %, a tedy dlouhodobě a trvale udržitelný znamená, že se přes ta 3 % nedostanu ani v případě nepříznivého ekonomického cyklu. To znamená, ten strukturální schodek, očištěný od ekonomických vlivů, o kterém tady velmi správně mluvil pan ministr zahraničí, by měl být tím hlavním ukazatelem. Strukturální schodek jako skutečně férový ukazatel rozpočtové odpovědnosti vlády, neboť je očištěn od ekonomických cyklů a mimořádných vlivů, a ukazuje tedy opravdovou ochotu vlády držet co nejmenší rozdíl v bilanci mezi příjmy a výdaji svým vlastním politickým rozhodnutím.

Od toho všeho se ten schodek očistí a zůstává ukazatel skutečné pravé rozpočtové odpovědnosti vlády.